Jinými slovy, bavíme se samozřejmě o evropském trhu, o celoevropském trhu, a musíme se bavit o realistických řešeních a krize si žádá krizová řešení. A jestliže tady, jak jsem řekl, vidíme, že se podařilo a podaří v těch dalších letech nebo že ten systém získá pro Českou republiku významné množství peněz, tak se přímo nabízí zdroj těch peněz. Chci zdůraznit, že to vůbec neznamená a koukám se na pana poslance Krále, koukám se na pana poslance Adamce a další z hospodářského výboru a z dalších výborů že to vůbec neznamená, že těch peněz bude nedostatek pro žadatele. Těch peněz tam bude dost.

A to je další důvod, proč má tady Sněmovna, parlament, česká vláda možnost udělat to v této krizové situaci zcela bezprecedentní, že část těch povolenek, které budou ve stovkách miliard v příštích letech plynout do Modernizačního fondu, tak jejich část zdůrazňuji část po dva roky využít pro to, abychom je mohli dostat ke konkrétním občanům, ke konkrétním firmám, protože Modernizační fond a jeho zaměření evropské mimochodem, investiční komise Modernizačního fondu se schází dvakrát ročně, velmi reflexibilně, a my jsme tam samozřejmě už teď požádali o změnu toho statutu, ale nepřidal se k nám nikdo, ani třeba z Polska. Dostat je tak, aby skutečně to, co tady kolegové navrhli, například odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje, jsme mohli zafinancovat.

Takže proto to není tak, že někde nabízíme něco, kde nevíme, jak se v tom rozpočtu ty peníze objeví, ale my to konkrétně nabízíme a jsem přesvědčen, že je to řešení rychlé, jsem přesvědčen, že ve finále k němu stejně dojde, a já vím, že koneckonců už jste se tím netajili koalice dnes neschválí program, to znamená nebude chtít projednávat tyto zákony, ale mám za to, že tím ztrácí čas na to, aby tyhle návrhy mohly, byť by nebyly schváleny v prvním čtení, sloužit jako velmi dobrý základ pro debatu. A tady je prostě každý den, každý týden drahý. Takže já upřímně řečeno nechápu to odmítání se o tom bavit. Chápu, můžete mít vlastní návrhy, ale minimálně tyto zákony a znovu zdůrazňuji, i kdyby nebyly podle devadesátky schváleny v prvním čtení by mohly okamžitě sloužit a získali bychom čas, který je nezbytný, abychom skutečně řešili situaci, která v energetické oblasti v Evropě je zcela bezprecedentní a kde opravdu celá řada domácností, možná i statisíce může mít smutnější Vánoce, ale především příští rok, až začnou chodit zálohy a až začnou chodit faktury na zásadně navýšené ceny energií, a my tady to řešení nabízíme. Nyní pan místopředseda Ivan Adamec a já jen shrnu zatím přihlášky.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo v demisi, vážené kolegyně, vážení kolegové, víte, když jsem tady poslouchal výstupy jednotlivých zástupců vlády v demisi, tak jsem měl pocit, že my jsme ti zločinci, kteří tady bráníme dobré věci.

Já bych to mohl parafrázovat. My to budeme muset řešit a my to taky řešit budeme, ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiném.

Nic jiného to včera nebylo.

Tak neříkejme si ty věci. Prostě ten problém je tady na stole.